Také děkuji za dodržení času a nyní s faktickou poznámkou je přihlášen pan poslanec Kasal. Pane poslanče, prosím.

Nicméně celý výbor dohodl, že by se to zrušilo, a uvidíme, co ukáže budoucnost. Ale nějaká kontrola by tam do budoucna určitě byla vhodná. Uvidíme, co nám přinese nadcházející období. Paní poslankyně, prosím. Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. Je rušen současný stav, kdy je lidé dostávali na dobu neurčitou bez toho, že by to k tomu bylo jinak.

To potom zmizelo.

Pane poslanče, prosím. Děkuji pěkně za slovo, paní místopředsedkyně.

Zde souhlasím s tím, že tento pozměňovací návrh má místo v novele tohoto zákona.

Takže vím, že v poslaneckém klubu není k tomuto jednotný postup, ale za zemědělský výbor se přimlouvám pro to, aby oba pozměňovací návrhy kolegy Smetany byly přijaty. Děkuji za pozornost. Také děkuji a znovu se ptám, zda se někdo ještě hlásí do obecné rozpravy? Nikoho nevidím, obecnou rozpravu končím. Zeptám se na závěrečná slova, zda je zájem pana ministra a paní zpravodajky? Pan ministr má zájem o závěrečné slovo. Prosím, pane ministře. Chtěl jsem poděkovat panu ministrovi Kupkovi, a koneckonců i pro vás to bylo asi příjemnější než můj hlas poslouchat jeho, a jinak velmi děkuji za všechna vystoupení. Děkuji za kladné stanovisko zemědělského výboru. Také děkuji a nyní přikročíme k hlasování o pozměňovacích návrzích.

Prosím, paní zpravodajko. Vážená paní předsedající, vážený pane premiére, vážení páni ministři, děkuji za slovo.

Všechny jsem vás odhlásila a prosím, abyste se znovu přihlásili svými identifikačními kartami. Paní zpravodajko, jako první tedy budeme hlasovat hlasovací proceduru? Dobře, děkuji. Počet je ustálený. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Prosím, paní zpravodajko.

Kdo je proti? Zapomněla jsem se zeptat na stanovisko pana ministra, takže si zopakujeme hlasování.

Děkuji.

Návrh byl přijat. Prosím další pozměňovací návrh. Stanovisko výboru, prosím?

Kdo je proti?

Návrh byl přijat.